Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 82/8. Nejdříve se táži navrhovatelky, ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, zda se chce ke stanovisku prezidenta vyjádřit. Paní ministryně chce slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych na začátek chtěla zopakovat, proč si myslím a jsem opravdu přesvědčena, že tento zákon je velice důležitý.

Ten požadavek vznikl do velké míry zdola, kdy nestátní neziskové organizace a zaměstnavatelé požadovali právní úpravu na to, aby se mohli oficiálně legálně starat o děti, aby mohli doplnit síť mateřských školek. V průběhu diskuse o té úpravě jsme se potýkali s extrémy, abych tak řekla, zprava zleva, ne v tom politickém slova smyslu, ale v tom, že někteří lidé říkali, že bychom měli i pro dětskou skupinu jako pro alternativní formu péče o předškolní děti dodržovat ty samé, velmi přísné hygienické standardy, jaké dodržují mateřské školky, a na druhé straně byly požadavky, aby tyto standardy byly maximálně rozvolněny. Takže se tento zákon nakonec podle mého názoru stal jakýmsi kompromisem mezi těmito dvěma polohami. V průběhu let, kdy ten zákon se stále debatoval, si ale vlastně neziskové organizace našly cestu a začaly provozovat péči o dítě vlastně jako vedlejší činnost prostřednictvím a v rámci zákona živnostenského. Teď, jak víme, se nad zákonem o dětských skupinách rozpoutala obrovská debata. Ukázalo se, že je tady druh péče o dítě, takzvané lesní školky, které by tím zákonem měly strach, že bychom je zavřeli. Chtěla bych tady ještě jednou zdůraznit, že lesní školky už jsou v procesu registrace do sítě mateřských školek, pan ministr školství o tom opakovaně hovořil, naposled dnes do České televize.

Další část debaty se ukázala, když se začal ozývat Člověk v tísni, charity a nejrůznější organizace, o kterých jsme do té doby vůbec nevěděli, až do léta letošního roku, že vůbec poskytují péči o děti takového druhu, že vlastně suplují mateřské školky. Do té doby na našem ministerstvu jednala jenom mateřská centra, která celou dobu otevřeně přiznávala, že takovou péči poskytují, ale jiné organizace znovu zdůrazňuji se ozvaly poprvé až letos v létě. Najednou se zřejmě ukázalo, že je tady obrovské množství neziskových organizací, které padají do jakési šedé zóny a suplují tak trochu načerno mateřské školky. Samozřejmě naším zájmem nicméně není ani lesní školky ani tyto organizace nějakým způsobem poškodit a zavřít.

Organizace, které nebudou zaregistrovány podle toho zákona, žádné výhody mít nebudou. Bude se to vztahovat i na peníze z Evropské unie, protože vlastně jedním z argumentů organizací, které se zaregistrovat nechtějí, bylo nechte nás být, my nechceme veřejné peníze, chceme si to dělat samy za souhlasu rodičů. Ještě jednou se přimlouvám, abyste návrh, tak jak teď je, podpořili s tím, že se zavážete k tomu dalšímu kroku, takže nikdo nemusí mít obavy. Ale opravdu si myslím, že ten zákon je velmi důležitý a především zaměstnavatelé a některé neziskové organizace na něj už čekají velmi dlouho. Děkuji. Já vám děkuji, paní ministryně.

V tom případě zpravodaj stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národní menšiny, pan poslanec Zdeněk Soukup.

Pane předsedající, dámy a pánové, já nemám vůbec žádný důvod měnit stanovisko. To původní stanovisko, ke kterému mě zavázal, ke kterému mě vedl většinový názor členů komise Sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a menšiny. To stanovisko je plus pro přijetí zákona a minus pro prezidentské veto. Já vám děkuji. Táži se, zda zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pan poslanec Petr Kořenek se chce také vyjádřit.

Otevírám rozpravu, kde eviduji dva přihlášené s přednostním právem. Je to pan předseda Okamura a předseda klubu Mihola. Než vám dám slovo, mám zde jednu faktickou poznámku pan poslanec Farský.